Vzpomeňte si, byl to covid, to byla absolutní katastrofa pro drobné a střední živnostníky. Dál to byly různé další překážky z hlediska administrativy, kdy na ty malé nebo na ty nejmenší živnostníky se kladly poměrně velké administrativní nároky.

Oni ti drobní, hlavně gastro živnostníci, přišli o spoustu svých příjmů.

Z toho důvodu jsme vždycky hlasovali proti zavádění elektronické evidence tržeb, zvláště když to můžeme řešit něčím takovým, jako je paušální daň.

Dvacet miliard! Najednou to už nebylo 20 miliard, bylo to 13 miliard a já jsem přesvědčen, že to dokonce bylo ještě méně než 13 miliard. A to je samozřejmě jedna strana mince. To je jedna strana mince. A ta druhá strana mince samozřejmě je to, kolik těch malých a středních živnostníků muselo skončit, ukončit svoje podnikání. A nejenom to, že přestali platit daně a pojištění do státního rozpočtu, ale také to, kolik jich odešlo na sociální dávky, kde naopak ten státní rozpočet musel vynaložit finanční prostředky na to, aby je sanoval.

Takže jaký byl ten výsledek? To je těžko říct.

Myslím, že jsem řekl ty základní argumenty, proč jsme vždy, i v minulém volebním období, jako hnutí SPD hlasovali proti zavádění elektronické evidence tržeb a proč dnes budeme, tak jak jsme avizovali, hlasovat pro její zrušení. Protože jsme přesvědčeni, že existují jiné, lepší, levnější metody, jak vybírat daně od malých a drobných živnostníků, které je nebudou ohrožovat. Protože dnes můžete namítnout, že sice není covid, ale jsme zase v energetické krizi, která bude bohužel drtit všechny, a nejvíce právě ty malé a střední živnostníky, kteří budou mít problémy platit ty energie. Z toho důvodu jsme přesvědčeni, že je potřeba jim pomoci, protože pokud budou končit, odcházet, tak jiné zdroje než daně občanů a firem prostě tento stát nemá a žádný jiný stát nemá.

Děkuji vám za pozornost.

Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem se původně přihlásil s tím, že jsem chtěl okomentovat právě ten pozměňující návrh na dobrovolné EET, kterým končil své vystoupení pan kolega Fiala, vaším prostřednictvím, a možná tady říci nějaké argumenty, které vedou nás, že tento návrh, na rozdíl možná od SPD, a možná bych je požádal, aby to zvážili, nepodpoříme, návrh na dobrovolné EET. Ale začnu něčím jiným.

Hned první věta projevu a hned první nepravda.

Podpora zaměstnanců a podnikání, tak jsou tam další body. Včera Senát schválil daňový balíček, to znamená splnění slibu zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH.

Takže skutečně první věta projevu, je to jediný bod, tak první věta hned první nepravda. A takto pokračoval vlastně skoro celý váš projev, paní kolegyně, vaším prostřednictvím. Tady bylo řečeno z vašich úst, že je to základní digitální nástroj pro zjednodušení komunikace s podnikateli a slouží pro narovnávání podnikatelského prostředí. Ta slova od vás slyšíme od začátku, že je to nástroj pro narovnávání podnikatelského prostředí, a my vám opakovaně říkáme, že to tak není. Proč my říkáme, že jste tady vytvořili atmosféru preventivní nedůvěry státu vůči podnikatelům?

Jak taková pokuta narovnává podnikatelské prostředí?

Jak ten podnikatel obcházel daňové povinnosti placení daní? Jak pokuta, která byla za vydání souhrnné účtenky, jak narovnávala podnikatelské prostředí? Když jsme se na to ptal v minulém období, když EET ještě fungovalo, tehdejší ministryně, dnes paní poslankyně Schillerové, vaším prostřednictvím, tak mi odpověděla, že vystavení hromadné účtenky popírá základní princip EET, to je získání relevantních informací o jednotlivých tržbách poplatníka. Takže jaký nástroj na placení daně, narovnávání podnikatelského prostředí? Mimochodem, pro vás a pro veřejnost víte kolik bylo kontrol za těch dva a půl roku, různých kontrolních nákupů?